Dle názoru hnutí SPD by Česká republika neměla tato škodlivá opatření implementovat do svého právního řádu a naopak bychom měli usilovat o přijetí zákona o referendu, jak jsem hovořil, aby občané tyto záležitosti mohli odmítnout, když to nechce odmítnout Fialova vláda. A když jsem u těch výdajů, protože mluvíme o tom, že vy tady navrhujete snižování důchodů, snižování valorizace, zvyšování věku odchodu do důchodu, a navrhuje tady vládní koalice dneska zpřísnění podmínek pro odchod do předčasného starobního důchodu, tak se podívejte, že většina občanů si prostě už myslí, že i ta podpora Ukrajiny ze strany Fialovy vlády je prostě příliš vysoká. A je to tak, přesně to, co jsem říkal od začátku. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM zveřejnilo výsledky průzkumu, ze kterého vyplývá, že více než polovina českých občanů nesouhlasí s mírou vládní podpory Ukrajiny a myslí si, že tato podpora je příliš vysoká, rozsáhlá.

Takže mně je to stejně jedno, protože to nestojí za řeč.

Je to trapný. Neodvádějte pozornost od toho, že ničíte Českou republiku a že máte podporu už jenom 30 % občanů České republiky, a to je pět stran dohromady.

Ale to už jsme tady viděli v minulosti ve Sněmovně. Takže to je fakt úplně směšný. Pět na jednoho, a ještě se to někomu zdá normální.

Ale my jsme jeden. A jeden na pět. Tohleto je jedna věc.

Zase bych mohl být konkrétnější, ale nechám si to, protože to nemá vůbec smysl.

Tak to prostě je.

A občané to zajisté vidí, jak tak vidíme.

Proto tady jsem a proto tady rozebírám věci podrobněji.

To znamená, proto tady jsem.

Vzali jste si ho dobrovolně.

Zbylo to na lidovce. Takže to je prostě problém. Jinak samozřejmě, když se koukám na to, kam vy dáváte peníze...

Stát na to nemá peníze.

To je úplně... další desítky miliard.